Prosím pana poslance, máli něco k této interpelaci. Ne, děkuji, já věřím, nebo vím, že to spíš podléhá Ministerstvu vnitra.

Děkuji, pane poslanče. Jak už jsem řekla, možné to není. V daném případě by bylo místně a věcně příslušné Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 1. To jenom odhaduji, pokud tedy ten dotaz byl takto nekonkrétní. Děkuji paní ministryni a nyní si dovoluji předat slovo ctěnému kolegovi panu poslanci Ladislavu Šinclovi. Prosím, pane kolego. Děkuji, pane předsedající.

Bohužel v mnoha obcích v našem Moravskoslezském kraji je tento limit překročen již začátkem roku.

Znečištěné ovzduší v našem kraji prokazatelně zkracuje délku života, zvyšuje celkovou nemocnost i úmrtnost. Důsledkem tohoto stavu je to, že ve zdejším regionu je nejvyšší výskyt např. nádorových onemocnění jak u dospělých, tak bohužel dnes i u dětí. Vážený pane ministře, mnohokrát jsem zde od celé řady vašich předchůdců slyšel, co všechno pro změnu tohoto stavu plánují udělat. Stačí ovšem v našem kraji každý večer, téměř každý večer, otevřít okno a každý pochopí, že zatímní opatření jsou nedostatečná a v podstatě to byly jen prázdné sliby. Proto bych se i vás rád zde chtěl zeptat, jak je možné, že přes veškeré sliby jsou doposud neustále imisní limity překračovány a co vy konkrétně jste ve svém úřadě pro dodržování zákonných imisních limitů udělal. Děkuji, pane poslanče a o odpověď na interpelaci poprosím ministra životního prostředí pana poslance Jana Tomáše Podivínského. Prosím, pane ministře.

Děkuji a poprosím o doplnění interpelace pana poslance Šincla. Prosím, pane poslanče. Děkuji, pane ministře.